Abychom zamezili určité demagogii, myslím, že každý rozumí tomu, že to není tak, jak říká pan Kalousek. My nedebatujeme o svobodě slova. Chraň pánbůh! Já jsem absolutním zastáncem svobody slova kdekoliv, a dokonce i v této Sněmovně. My debatujeme o tom, jestli pan Kalousek podle jednacího řádu urazil kolegu Ondráčka, protože urážlivé chování prostě jednací řád nedovoluje. Čili my diskutujeme jenom o tom, jestli komunistický fízl je urážka, nebo není. A také nediskutujeme vůbec o tom, jestli ten, kdo si myslí, že pan kolega Ondráček byl uražen, že tentýž člověk schvaluje praktiky husákovské policie. To je demagogie, kterou nám chce pan Kalousek vnutit. Místo toho tady padají velká politická slova, dokonce se do toho z nějakého důvodu plete hnutí ANO, které s tím chválabohu nemá nic společného. Prosím, diskutujme o tom, jestli byl kolega Ondráček uražen, a rozhodněme o tom odpovědně. Děkuji. Děkuji panu poslanci Komárkovi. Teď tu mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Vondráček, po něm paní poslankyně Němcová. Prosím, pane poslanče.

Samozřejmě normy slušného chování jsou jedny ze společenských norem a normy slušného chování skutečně omezují svobodný projev. A moje maminka mě omezovala ve svobodném projevu a nechtěla, abych něco říkal. Nejsme v rozporu. To tady vůbec nemělo být.

Dopadlo to přesně opačně.

Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, jenom chci reagovat na pana kolegu Komárka, který se svou vrozenou lehkostí, s níž psal, tak tady jen tak do větru cokoliv říká. A spojovat to s předvolební kampaní je už úplně absurdní, protože to byste musel být schopen se podívat zpět, kdy k tomu výroku došlo a co se vlastně poté dělo. Schůze Poslanecké sněmovny probíhala někdy v červnu. Nevzpomínám si přesně, kdy to bylo, kdy tento výrok zazněl v poměrně vášnivé debatě. Kdybychom se měli vracet zpět, co kdo v jaké debatě kdy řekl, tak opravdu mandátový výbor bude zasedat nonstop. Tedy chci tím říci, že tato věc byla řečena mnohem dříve, než vůbec jsme tušili, že se dostane na jednání, jak rozhodne mandátový a imunitní výbor. A kdy tedy se jí bude muset zabývat podle odvolání pana poslance Kalouska Poslanecká sněmovna. Rozhodně však chci říci, a teď nemluvím jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru, ale jako poslankyně Poslanecké sněmovny, že považuji za ostudné, že mandátový a imunitní výbor toto rozhodnutí přijal.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Všechno bych to podepsal, kdybyste ale měřili všem stejným metrem. Tady zazněl výrok, který bychom mohli zařadit do obecné češtiny komunistický fízl.

Dokonce jsem to byl já, kdo ho nabádal k tomu, ať mluví slušně v Poslanecké sněmovně. Mlčeli jste, protože to byl předseda vašeho hnutí!

Ale to podstatné, co chci říct.

Já nevím, jestli se podívali na to video, které je běžně dostupné na nejrůznějších webech, a slyšeli jste, co tam pan kolega Zdeněk Ondráček vykládá. Jestli někomu z vás nepřipadá případné označení komunistický fízl, tak si myslím opravdu, že jste žili v nějaké jiné zemi. Tak já vám to řeknu jinými slovy. Řeknu vám to slovy zákona o protiprávnosti komunistického odboje. Pan poslanec Zdeněk Ondráček byl členem represivních složek zločinného, nelegitimního a zavrženíhodného režimu a postupoval agresivně vůči lidem, kteří konali odpor legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a hodný úcty. Pane poslanče Ondráčku prostřednictvím pana předsedajícího, vaše tehdejší postoje, vaše tehdejší jednání nebylo hodno úcty, ale slovy zákona bylo zločinné, nelegitimní a zavrženíhodné!

Dostáváme se k řádným přihláškám. Nejprve paní poslankyně Chalánková, po ní pan poslanec Fichtner. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážený pane předsedo poslaneckého klubu, s dědictvím komunistického totalitního režimu se ne úplně úspěšně vyrovnáváme.